Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě, jak už jsem říkal, 8. září. Připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jakožto výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 216/1 a 2.

Ano, zpravodajka paní Zuzana Ožanová.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný.

V takovém případě to dnes funguje tak, že každého půl roku, každých šest měsíců ti, kdo testují nová vozidla, musí žádat znovu a znovu o povolení. To znamená, je to administrativní zátěž jak pro ně, tak je to administrativní zátěž pro státní správu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, a dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Martin Kolovratník, který zde není, takže můžeme přejít k dalšímu a to je pan poslanec Mašek. Máte slovo, pane poslanče.

Je to pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 216.